Každopádně, chtěl bych se tedy přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu. Jedná se o sněmovní dokument číslo 1039.

Tento paragraf se vypouští tím pozměňovacím návrhem. Jeho cílem je zajistit, aby v tom fondu zůstal dostatek prostředků na sanaci ekologických škod. Děkuji za podporu tohoto návrhu ve třetím čtení. Děkuji. Také jsem chtěl zdvořile nesouhlasit s paní ministryní v tom, že to nemá s důchody nic společného.

A 22 mld. korun si vláda chce vzít z toho privatizačního účtu.

Popřípadě by musel být vyšší deficit. Proto vláda ty peníze tak strašně chce. A má to přímou souvislost s důchody. Ne že nemá. Do podrobné rozpravy už žádnou přihlášku nemám, takže ji končím. Zeptám se na závěrečná slova. Paní ministryně? Potom pan zpravodaj. Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže možná pan poslanec Skopeček by mohl vysvětlit, jak chce převést peníze na penze.

Je to ukazatel, který je sledován Evropskou komisí, který v podstatě vyplývá z paktu stability, ze zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

I v roce 2019 neustále bude v mírném přebytku.

Ještě jednou dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové.

Děkuji. To znamená, že v této fázi nemáme o čem hlasovat a já končím druhé čtení tohoto tisku. Děkuji jak paní ministryni, tak panu zpravodaji.